Moje stanovisko k předložené Pařížské dohodě je zcela jasné. Jednoduše proto, že jejím cílem je podpora všeho možného, určitě však ne lepšího životního prostředí. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

To mě celkem zaujalo.

A já bych skutečně energetické úspory, energetickou účinnost nepodceňoval.

Máme ještě dvě faktické poznámky, a to paní poslankyně Černochové a pana poslance Zahradníka. Chtěla bych pana kolegu vaším prostřednictvím poprosit, aby tady nikoho neurážel. Demagogie tady nejvíc slyšíme od něj. Každý z nás tady má názor, který může veřejně říct, a skutečně považuji to, co tady teď kolega Kučera předvedl, že už je hodně za hranou.

Někde bylo něco zatajeno, někde bylo něco přidáno.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo.

V žádném případě jsem se nechtěl osobně nikoho dotknout. Děkuji. Vyčerpali jsme faktické poznámky. Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře, budu se snažit být velmi stručný a spíš bych vám rád dal několik věcí k úvaze.

Je to tam poměrně dost podrobně argumentováno a je docela zajímavé si představit, co by se pak dělo, nebo co se bude tít. Pokud jde o... Já tady samozřejmě nemůžu vaším prostřednictvím ctihodné profesory zkoušet ze statistiky, jestli umějí, nebo neumějí vysvětlenou varianci a používat vysvětlenou varianci, ale ty modely jsou o tom, že jsou různé faktory, které způsobují varianci pohybu teploty, a ten model v posledních letech úplně systematicky ukazuje signifikantní statisticky významný příspěvek z lidské činnosti. Ale je tam statisticky významný příspěvek lidské činnosti.